Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Omlouvám se, neviděla jsem vás, pane ministře. Pan ministr obrany Martin Stropnický.

Děkuji, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jen velmi stručně pár drobných poznámek.

Je dost obtížné oddělovat bezpečnost a obranu.

Děkuji za pozornost. Děkuji a táži se, zda se ještě někdo... S faktickou poznámkou pan poslanec Korte. Pane poslanče Gabale, chcete řádnou přihlášku, nebo faktickou? Řádnou? Faktickou. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Řeknemeli slovo obrana, míníme tím vnější bezpečnost. Řeknemeli slovo bezpečnost, míníme tím vnitřní bezpečnost.

Děkuji, paní předsedající. Vážený pane premiére, vládo, kolegové a kolegyně, chtěl jsem jen doplnit, protože to obsahuje koaliční smlouva, a aktualizovat, že dojde k ustavení, a doufám v ujištění pana premiéra, pracovní skupiny, která doplní a rozvine celý systém kontroly zpravodajských služeb, kterému dáváme daleko větší kompetence a prostředky.

Děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž obecnou rozpravu končím a táži se, zda je zájem o závěrečná slova. Pan premiér. Prosím, máte slovo. Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, po pravdě řečeno, mě samotného zaskočilo, jak hladce proběhlo projednávání tohoto návrhu zákona ve výborech Poslanecké sněmovny, protože na rozdíl od jiných návrhů zákonů, ke kterým výbory schvalují poměrně velké množství pozměňovacích návrhů, tak k tomuto návrhu zákona žádné pozměňovací návrhy schváleny nebyly, diskuse na půdě Sněmovny proběhla relativně rychle a blíží se třetí čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Mezitím jsem připravil na Úřadu vlády věcný záměr té legislativní změny, která by se měla týkat kontroly zpravodajských služeb, a dovolil bych si nejpozději příští týden se obrátit na jednotlivé poslanecké kluby a vyzvat je, aby vyslaly své experty k jednání, které bych si dovolil zorganizovat na Úřadu vlády nad tímto věcným záměrem. Věcný záměr bude odeslán na poslanecké kluby spolu s pozvánkou na toto jednání. Samozřejmě nespěchám na třetí čtení tohoto návrhu zákona a byl bych rád, kdyby ke schůzce s experty a kdyby k základní debatě nad věcným záměrem posílení kontroly zpravodajských služeb došlo ještě předtím, než budeme tady na půdě Poslanecké sněmovny hlasovat o tomto návrhu ve třetím čtení. Děkuji. Děkuji panu premiérovi a táži se pánů zpravodajů, zda mají zájem o závěrečná slova. Není tomu tak, tudíž zahajuji podrobnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Korteho. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem, dámy a pánové, myslím svůj návrh dostatečně podrobně odůvodnil v obecné rozpravě.

Návrh nemá žádné dopady do veřejných rozpočtů či státních fondů, tudíž je rozpočtově neutrální. Návrh nemá žádný vztah k ústavnímu pořádku České republiky a není ani v kolizi s články č. 10 a 10a Ústavy České republiky, což jsou mezinárodní smlouvy a závazky. V systému je můj pozměňovací návrh zanesen pod číslem 2353. Já děkuji a táži se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy.

Pane premiére, pánové? Takže s přednostním právem. Nebo mohu ukončit druhé čtení?